To znamená, ta role toho státu je jediná a zásadní rozložit mezi všechny aktéry té ekonomiky ten závazek, který nám tady vznikne, a každý si ho na sebe musí částečně vzít, počínaje tím státem, o tom není nejmenší diskuse.

Ano, není to vždycky spravedlivé, s tím souhlasím, ani to není jednoduché. Proto do toho zapojujeme banky a snažíme se prostě ten odklad udělat.

Padlo zde celkem správně: řešme jejich fixní náklady. Jsou to dva hlavní fixní náklady.

Ta otázka, kdo ano a kdo ne, je jednoduchá. Ten, kdo byl zavřen, tzn. ten, kdo nemůže provozovat.

Znovu říkám, je to úplně stejné jako v tom Německu. Služby, ano, budeme reflektovat, aby v tom služby nebyly.

Co se týká té daně z příjmu, tady to nebylo úplně správně tak řečeno.

Dobré odpoledne.

Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. No, pane ministře, samozřejmě diskutujme, ale především pomáhejme.

Samozřejmě tuto vstřícnost státu bych uvítal, ale dnešní příklad ukazuje, že praxe je úplně jiná.

No samozřejmě ta možnost existuje.